Připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegy, kteří tady hovořili. Ano, tento zákon není o občanech. Ano, tento návrh je o zaměstnancích, těch, kteří by mohli pracovat klidně dvanáct, patnáct, osmnáct hodin, když to zákon nebude regulovat. Proto jsou zákony, které omezují pracovní dobu. Protože samozřejmě v nejlepším zájmu občanů, zaměstnavatelů, všech bude, ať všichni pracujeme 24 hodin denně. Ať se točí byznys. Proto tady máme zákony, které omezují tuto možnost a chrání zaměstnance. A toto je jeden z návrhů, který chrání zaměstnance a umožňuje jim, aby mohli ve svátcích být doma. Když už ty svátky tedy máme. A když už je máme, tak to zkusme udělat tak, aby ti lidé mohli být doma. Proto taky tento návrh byl a hovoří o nějakém kompromisu velikosti prodejen. Ano, ten počet těch svátků měl by být na všechny. Toto můžeme řešit.

V ten moment všechen ten dozorový orgán, který bude mít snahu vymáhat tento zákon, skončí na tomto jediném faktu. To bude realita. A to je částečně i to nakousnutí Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já jsem tady posledně, když jsme to projednávali v druhém čtení, hovořil o tom, kolik je v České republice supermarketů, velkoobchodů, těch že je zhruba padesát šedesát, jak se ten počet nižší (?) a kolik tam je zaměstnáno lidí. Čili celkem vlastně v těch segmentech velkoobchodů je zaměstnáno přes 800 tisíc zaměstnanců. A myslím si, že je absurdní, a nehodí se to ani do této Poslanecké sněmovny, abychom argumentovali tím, že prostě do určitých velkoobchodů nemohou děti do 15 let, a proto tam ti zaměstnanci mohou pracovat a proto mohou být otevřeny a můžou být v jiném režimu. Prostě ti zaměstnanci si zaslouží, aby měli volno ve svátek tak, jako zaměstnanci v ostatních velkoobchodech.

To je nedůstojné a směšné. Vůbec tento návrh zákona tady neměl padnout. Pan předseda Faltýnek, připraví se pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

Protože to, že chodí nakupovat ti drobní, je totální nesmysl. Vy byste poslali zaměstnance v den svátku do práce nakupovat, když ten dotyčný nemusí jít do práce? Necháte ho doma, protože tím vám stoupají náklady. V den svátku je běžný kšeft všech firem ve službách o 50 až 70 procent ponížen. Všichni se snaží pokrátit veškerý provoz na minimum. Nakupovat rozhodně ti malí jdou den předem, aby nemuseli v den za prvé kdy je svátek, brát své zaměstnance do práce pro nákup v Makru, a za druhé, aby vyhověli jejich požadavkům, že chtějí být s rodinami. Argumentace, že narovnáváme prostředí, aby mohli ti malí nakupovat, je prostě bezpředmětná. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo. Proto jsem tady jenom pouze podotkl aspoň, že tam nemohou ty děti. Ale to není k meritu věci. Hlavní důvod je, že my říkáme, že zaměstnanci mají zůstat o státních svátcích doma. My neříkáme, co má kdo dělat ve svém volném čase. My říkáme, že má právo na volný čas i ten zaměstnanec v supermarketu. Tady v úterý byl pokus několik zákonů udělat rychle v devadesátce. Všechny opozice vetovala. Jeden vedle druhého! Pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem se přihlásil v reakci na slova pana předsedy Stanjury, kdy on řekl, pokud jsem si to dobře poznamenal, že ty otevřené obchody jsou v zájmu občanů, že to je jejich svobodné rozhodnutí, že chtějí o svátcích nakupovat, a my bychom jim to tedy měli umožnit.

Já chci všem připomenout, že součástí našeho právního řádu je také něco, čemu se říká zákoník práce. Zákoník práce rozděluje dny v roce na pracovní dny a dny pracovního klidu. A státní svátky jsou právě určeny jako dny pracovního klidu. Asi ne náhodou. A v podstatě ten spor se podle mého názoru vede o to, jestli otevřené supermarkety splňují tu podmínku, kterou zákoník práce dává třeba lékařům, řidičům a tak dále, to znamená, že může být nařízena pouze taková práce, která uspokojuje nutně životní potřeby obyvatelstva.